Vážené kolegyně, vážení kolegové, mnozí z vás jistě znáte a máte stejnou zkušenost jako já se stížnostmi na vysoké a stále rostoucí zatížení legislativními požadavky, které se projevují kromě jiného i růstem nákladů.

Dle názoru Světové banky by tyto náklady neměly být ještě navyšovány národní úpravou, která jde nad rámec minimálního standardu vyžadovaného právem Evropské unie, protože jakékoliv další národní požadavky mohou snížit konkurenceschopnost českých subjektů na kapitálovém trhu a představovat závažné překážky pro jeho rozvoj.